Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Prosím vás o klid, aby navrhovatel měl možnost vám to, co navrhuje, v odpovídající atmosféře a podmínkách představit. Děkuji vám. Prosím, pokračujte. Děkuji vám, pane předsedající. Tedy kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám představil návrh zmíněných poslanců, který se týká zákona č. 183/2006 Sb. Dovolte mi na začátku obecný úvod. Všichni víme, že se nachází Česká republika v době konjunktury, že se nacházíme v době, kdy je obrovský zájem nejenom developerských společností, ale i jednotlivců, fyzických osob, stavět, kdy v současné době řešíme v České republice i velikánskou bytovou krizi, kdy se lidé jen těžko dostávají k dostupnému bydlení. Myslím si, že v kontextu těchto dvou řečených předpokladů bychom se měli snažit umožnit občanům v České republice nastavení takových podmínek, aby skutečně stavba, její realizace, resp. čekání na nejrůznější stavební povolení probíhala v co nejrychlejším režimu.

Nastavme stavební zákon tím způsobem, aby se dalo v České republice rychle stavět. Nyní máme tento zákon v platnosti a ono se ukazuje, že v mnoha svých bodech účel splnil, ale ukazují se i místa té poslední novely, která prostě nefungují a která reálně způsobují velké problémy při snaze realizovat svůj stavební záměr. Tím problematickým bodem, který my vidíme, je § 96 daného zákona.

Možná jste sami zaregistrovali, jaké praktické problémy a bavme se skutečně o těch praktických problémech na městech a obcích toto nařízení způsobilo. Asi nejkřiklavějším případem, který byl mediálně mnohokrát odprezentován, je obec Černošice, kde v současné době na závazné stanovisko tohoto orgánu územního plánování čeká žadatel o stavební řízení 55 týdnů.

Nejsou to ovšem jenom Černošice, jsou to např. Rokycany, komunikoval jsem čile s vedením města Polička a musím říci, že tyto názory se ozývají ze všech koutů naší republiky a jsou podpořeny i jasným stanoviskem Sdružení místních samospráv, ale i Svazu měst a obcí České republiky.